Další kroky spočívají v tom, že jsou stanoveny daleko přesněji v jednotlivých fázích celého procesu kompetence a konkrétní osobní odpovědnost těch lidí.

Děkuji panu ministrovi za doplnění odpovědi a budeme pokračovat 13. interpelací. Prosím. Bohužel, téma monitoringu křečka polního je tak zásadní téma, že bez přítomnosti pana ministra se tohoto tématu vzdám a počkám, až bude přítomen. Takže děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňovalo na tuto situaci již od března minulého roku při požadavcích na úpravu rozpočtového výhledu a následně při přípravě státního rozpočtu na rok 2015. Především se nám jednalo o očekávaný výpadek finančních prostředků z individuálních projektů krajů na služby sociální prevence. Tento výpadek celorepublikově činí téměř jednu miliardu korun. A tam jsme narazili na jednání s Ministerstvem financí v rámci státního rozpočtu, kde tady na to jsme nakonec nevybojovali.

Musím taky říci, že již právě v průběhu přípravy státního rozpočtu došlo k jednání Asociace krajů s Ministerstvem financí. Nejdřív nám bylo řečeno, že to bude v pořádku, že údajně Ministerstvo financí slíbilo asociaci, že tam finanční prostředky dodá, ale pak tomu také tak nebylo.

Budu samozřejmě tuto iniciativu podporovat. Děkuji paní ministryni.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Poslední rekonstrukce proběhla na přelomu 60. a 70. let, a to způsobem poplatným době.

Mě znepokojuje něco jiného.